Co tu musí zaznít je, že vláda chce řešit dopady valorizace na saldo rozpočtu pouze jednostranně, na výstupu na úkor důchodců snížením částky valorizace, a přitom je tu i druhá a mnohem lepší možnost bojovat proti inflaci, proti jejím příčinám, snížit ji, a tím i do budoucna snížit objem peněz na valorizace, protože růst cen bude nízký a k jeho kompenzaci bude vládě logicky stačit nižší objem peněz. Ale to vláda nedělá a ani o tom bohužel neuvažuje, protože o tom nemluví ani nediskutuje. Budou mít vyšší příjmy díky inflaci a budou si snižovat dluhy díky inflaci, ale zaplatí to samozřejmě střední třída, zaplatí to všichni občané České republiky, a to je na tom špatně. Přitom to je podstata a princip valorizace důchodů i její hlavní důvod chránit sociálně velmi zranitelnou skupinu příjemců důchodů před enormními cenovými výkyvy, před růstem cen.

Skládá se ze zboží a služeb, jejichž růst je dramaticky vyšší než průměrný růst inflace, protože důchodci většinu svého příjmu vydávají na nájemné, energie, vodné, potraviny a léky. Prostě pokud mají málo peněz, tak si musí vybrat, jestli si zaplatí nájem, jídlo nebo léky, a to jsou teď komodity, kde se meziroční růst cen pohybuje v intervalu 50 až 150 %.